A teď prosím pěkně poslouchejte tato slova zazněla v roce 2015. V podstatě minimální až žádná, nebo lépe řečeno nic neříkající a jen se čekalo, až tento ostudný problém odezní sám. Ukrajina přece silně dnes zbrojí proti Ruské federaci, a proč ji nějakými usneseními nadále oslabovat, že? A na to jsem chtěl ve svém příspěvku upozornit zejména. Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Jenom stručně.

Tak já prostě nepracuji. Já tedy určitě ne jako předkladatel, navrhovatel tohoto bodu. Byla tady zmíněna jednání různých kulatých stolů na půdě Sněmovny.

Takže tolik.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Klaus. Já bych se obrátil vaším prostřednictvím na svého předřečníka pana poslance Žáčka. Já jsem vás poslouchal.

To jste řekl v Poslanecké sněmovně před tváří stovek, tisíců obětí těchto věcí?

Vážený pane předsedající, vaším jménem ke kolegovi Žáčkovi.

A ke kolegovi Jurečkovi vaším prostřednictvím.

Opravdu by mě zajímalo jeho jméno. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Byla to okupace a není o čem tady diskutovat.

Pokroucení formou pokrytectví, které tady samozřejmě někdy slyšíme.

Je to podivné. Když mluvíme o návrhu zákona v ruské Dumě, který přednáší nějaká retro skupina komunistických poslanců, čili nikoliv politická garnitura Ruské federace, ale nějaká skupina retro nějakých pošetilých poslanců, kteří navrhují, aby okupace Československa byla zlehčena nějakým aktem a jejich vojáci byli odměněni svou zemí.

Jsem přesvědčen, že se tak nestane. Tak mluvte také v kontextu toho, že český Parlament v roce 2008 odmítl uznat Kosovo, a byl to váš ministr Karel Schwarzenberg a váš předseda vlády občanských demokratů, kteří uznali Kosovo v rozporu s postojem českého Parlamentu, ale také v rozporu s mezinárodním právem, které bylo porušeno.

Já jsem s těmi lidmi mluvil.

A že si toho nevážíte, to je vaše věc a vaše svědomí!